Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, ve třetím čtení bych chtěl za hnutí SPD jako spolupředkladatelé zákona vyzdvihnout naprostou vzornou spolupráci státní správy s komerčním subjektem nebo subjekty. Banky se v podstatě postarají o propagaci celého systému a dají občanům kompletní návod, jak bankovní identitu používat a maximálně používat pohodlí komunikace se státní správou přes osobní počítač. V jednom článku jsem narazil na nadpis Bankovní účet se stane novou občankou i digitálním podpisem. Je to takový zjednodušený výklad, ale naprosto vystihuje cíl tohoto zákona, který umožní bankám službu bankovní identity používané v internetovém bankovnictví více rozšířit, aby mohla fungovat i pro komunikaci se státní správou, umožní přihlášení do Portálu občana nebo například služby Moje daně. Za pomoci banky pak půjde vyřídit podání daňového přiznání, zaplacení sociálního pojištění, ale i zjistit počet bodů, které má řidič vázané ke svému řidičskému průkazu. Ke komunikaci se státní správou dnes slouží datové schránky či elektronická občanka. Obojí má však jen malá část populace a obě tyto služby mají celkem krkolomné postupy při používání. Jak jsme již mnohokrát zdůraznili, při použití bankovní identity bude každý, kdo má dnes internetové bankovnictví, mít automatický přístup ke službám státu. Při realizaci systému se vychází z předpokladu, že využití bankovní identity by bylo bezplatné jak pro občany, tak pro stát, nicméně soukromé firmy za využití naopak platit budou. V této chvíli bych chtěl vzpomenout na zkušenosti skandinávských zemí, které jsou v provozování bankovní identity patrně nejdále. Bankovní identita zde začala fungovat počátkem nového tisíciletí. I zástupci českých bank severské země často zmiňují jako vzor. Velkou inspirací je Norsko, kde lidé mohou svou elektronickou bankovní identitu použít nejen pro čerpání služeb státu, ale třeba se i objednat k lékaři, a asi nepříliš vítanou možností je i možnost požádat touto formou o rozvod. Na tomto místě chci zdůraznit, že banka navíc neuvidí nic než to, že klient se do nějakého portálu státní správy přihlásil.

Bez dodatečného počtu reálných uživatelů totiž nikdy nebude možné dosáhnout plošného využívání těchto služeb. S tím nelze než naprosto souhlasit. Jediným současným rozšířeným státním nástrojem na elektronickou identifikaci jsou občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, vydávané povinně od loňského července.

Právní úprava upřesňuje i podmínky pro omezený přístup bank do základních registrů. Banky tak budou moci lépe předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a také bránit případům zneužití identity bez možnosti zneužití údajů ze základních registrů. Pozměňovací návrh upřesnil a omezil informace, které mohou banky z veřejných rejstříků získat.

Moje daně a dalších portálů je při vysoké úrovni základní bezpečnosti přístupu k elektronické komunikaci se státní správou velice vítaným přínosem tohoto zákona. Již zmíněných 5,5 milionu uživatelů internetového bankovnictví je mohutnou entitou potenciálních okamžitých uživatelů všech služeb státní správy. Po schválení tohoto zákona již nic nebrání široké aplikaci Sněmovnou nedávno schváleného zákona o právu na digitální službu. Teď bude pomyslný míč na straně vlády a státní správy, která musí jednotlivé agendy vystavit na portálu a umožnit občanům vyřizování komunikace se státní správou při využití oprávněnosti přístupu užitím bankovní identity v internetovém bankovnictví, což za SPD plně podporujeme. Děkuji za pozornost.

Pěkné ráno, děkuji za slovo. Jak už předkladatelka sdělila, rád bych zde načetl doprovodné usnesení, které budu rád, když podpoříte. Vychází z mého návrhu, ke kterému měl negativní stanovisko jak předkladatel, tak zpravodaj.